134.

Prosím, aby z pověření vlády uvedl tento návrh pan ministr dopravy Dan Ťok. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k projednání se vám předkládá smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním.

Tato smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 3/2000. Protokol bude její nedílnou součástí. Pro vaši informaci uvádím, že tento protokol v květnu minulého roku projednal Senát Parlamentu České republiky a vyslovil s jeho ratifikací souhlas. Tento protokol potvrzuje, že Kazachstán i Česká republika deklarují připravenost vyměňovat si informace v kontextu daní všeho druhu a pojmenování, a to i bez ohledu na to, zda se jedná o informace držené bankou či jinými finančními institucemi, či zda se jedná o informace vztahující se k vlastnictví různých subjektů. Protokol tedy především zajišťuje rozšíření možností výměny informací v rozsahu všech daní, tedy například i DPH, na niž se dle smlouvy výměna informací v současné době nevztahuje. Rovněž je třeba zdůraznit, že text protokolu plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti, a to zejména v rámci práce EU a OECD. Tento smluvní dokument přispěje k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků. Jistě přispěje i k bezproblémovému provádění smlouvy, a to dalšími úpravami jejího textu, např. problematika stále provozovny, dividend, úroků atd.

Na základě již řečeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání tohoto protokolu k mezinárodní smlouvě a vyslovila souhlas s jeho ratifikací. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Leo Luzara, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 389/2. Děkuji, pane předsedající.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí magistry Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení.

Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A za třetí, zmocňuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, čímž jsem tak učinil. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. N nyní prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Miroslavu Vostrou. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor se tímto tiskem zabýval na své 20. schůzi 18. března 2015.

Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu, který upravuje smlouvu Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014.